Odmítněte totalitní praktiky pana kolegy Michálka. Nemohou, potřebují ta svá místa. Věřím ale, že pokud vy ruku zvednete, tak alespoň Senát nepodlehne tomuto politickému aktivismu a že se zachová jako ta pojistka, kterou by měl být.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Michálek, a než mu udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl připomenout jenom jednu prostřednictvím paní předsedající starou známou pravdu. Pokud na někoho ukazujete, tak ukazujete jedním prstem na něho a třemi prsty na sebe nazpátek. Takže vy tady uvádíte, že jsem posedlý. Ano, já jsem vytrvalý, to ano, ale kdo je posedlý? Mně přijde tedy, že opravdu spíš třemi prsty ukazujete na sebe.

Tak zase, neukazujete náhodou třemi prsty na sebe, prostřednictvím paní předsedající, když říkáte, že jsme nebezpeční? Pamatujete si, jak jste se, prostřednictvím paní předsedající, snažili ovládnout státní zastupitelství v minulém volebním období, abyste měli většinu členů v komisích, které je budou vybírat? Nebo když říkáte, že my nemáme jiný program, než je Babiš, zatímco tady to vypadá, že vy nemáte opravdu jinou prioritu, než paralyzovat celou Poslaneckou sněmovnu kvůli ekonomickým zájmům jednoho člověka, neukazujete třemi prsty sami na sebe? Každým svým dalším osobním útokem na tomto jednání ukazujete jenom třikrát tolik sami na sebe. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já na vás nebudu ukazovat tím prstem, abych třemi prsty ukazovala na sebe.

Vysvětlete mi to.

Protože vy nejste...

To bude tím. Děkuji.

Ano.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Michálek. On polemizoval s tím, jestli jsou nebezpeční. Já říkám, jste nebezpeční.

A víte, co je úplně absurdní na tom vašem návrhu?

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Jaký zákon nyní projednáváme? Dnes neprojednáváme zákon o střetu zájmů. Takže já se domnívám, že by se někteří poslanci, kteří dávají pozměňovací návrhy, které patří úplně někam jinam, měli napřed naučit číst a podívat se, ke kterému zákonu ten svůj přílepek strkají. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Tak si to pojďme zopakovat.

První poznámka.

Proč? No protože oni normálně přece kandidovali sem do Poslanecké sněmovny.